Nyní máte slovo, paní ministryně. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, na úvod druhého čtení bych krátce připomněla několik změn, které přináší tento zákon. Za prvé je to návrh na zavedení nové dávky nemocenského pojištění a jedná se o tzv. dávku otcovské poporodní péče, kterou by si otec v období šesti týdnů od narození dítěte mohl čerpat, a to z nemocenského pojištění. Dalším navrhovaným opatřením je úprava výše nemocenského u členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve chvíli, kdy se tito lidé podíleli na provádění záchranných nebo likvidačních prací.

Poslední navrhovaná změna se týká zmírnění podmínek pro poskytování sirotčího důchodu. Návrh vlastně umožní, aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v případě, kdy zemřelý získal jen krátkou dobu důchodové pojištění. Vychází z praxe, vychází vlastně z našich žádostí, které dostáváme na zmírnění tvrdosti zákona.

Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jen stručnou poznámku, neboť jsem v prvním čtení i na výboru k tomu diskutoval, a to je ten problém dobrovolných hasičů. K tomu se přidal ještě problém horské služby a vodní služby.

Návrh, který máme před sebou, se týká problematiky nemocenského pojištění, tzn. od 15. dne, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Chtěl jsem, abychom v rámci tohoto zákona vyřešili i problém prvního až patnáctého dne, kdy tito naši občané, dobrovolní hasiči a případně horská služba, vodní služba, vykonávají tu činnost a zaměstnavatel je pak povinen platit nemocenskou od toho čtvrtého do čtrnáctého dne v rámci pracovních dnů a první tři dny karenční lhůty nemají nárok na nic. Bylo mi řečeno, že snad je tato doba kryta nějakým jiným pojištěním, tak jsem požádal pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, aby v součinnosti s Ministerstvem vnitra tento problém prověřili a navrhli nějaké řešení. Druhý pokus do tohoto druhého čtení bohužel nevyšel. Takže pokud se ukáže při schválení tohoto zákona, že situace je zase neuspokojivá, tak musím říci, že snaha tady z řad poslanců byla, ale bohužel, Ministerstvo vnitra se k tomu postavilo, že je všechno v pořádku, a tak doufejme, že tedy je. Já se vám přiznám, že nevím. Spíš jsem na pochybách.

Děkuji vám. Než budeme pokračovat, ještě konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Ano, vidím přihlášku do obecné rozpravy.